Je to drobné. Jsou to drobné, ale můžou udělat kus dobré práce.

Pak je to podpora výstavby mateřských školek. Jsou tady povinnosti k tomu, aby se děcka přijímala v předškolním roce, aby se přijímala dvouletá, ale kapacita tomu neodpovídá.